Já jsem zabránil privatizaci Čepra, na kterou se chystali.

Ale bylo by dobré, aby ta vláda už konečně pochopila, jak to funguje.

A pokud někdo někomu vyčítá, že jsme měli něco dělat?

Vždyť pan premiér Fiala říkal, že budeme všechno společně nakupovat. Samozřejmě že nebudeme nakupovat.

Nebylo to podle počtu obyvatel. Bylo to o penězích. To už nebyla solidarita. A tím nezpochybňuji ten systém, že jsme si pomáhali a tak dále, ale za těmi zavřenými dveřmi na té Evropské radě to funguje úplně jinak, než se to deklaruje.

A já jsem si to dohledal. Na Evropské radě se nic nepodepisuje. Tam musíte dávat pozor. Tam jsme sami.

To je rozhodující místo, kde se bojuje za české zájmy.

Ano, potom to skončilo. A teď ta politika vlády je, že všechno Polsko.